Děkuji. A další z přihlášených s faktickou je pan předseda Tomio Okamura.

Je to další útok na demokracii a pluralitu.

Vládní koalice chce tímto zákonem změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu jich třetinu volil pouze Senát, zatímco nyní je volí Sněmovna, která je vzhledem k výši volební účasti občanů jediným reprezentativním obrazem názorů veřejnosti. Jde o to, že vláda Petra Fialy z ODS chce tímto dokončit politické ovládnutí a obsazení kontrolních rad veřejnoprávních médií, a tím si zajistit dominantní vliv na vysílání České televize a Českého rozhlasu, zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky, protože Fialově vládě podle aktuálních průzkumů věří už jenom něco přes 20 % občanů. Pětikoalice proto provádí kroky k ovládnutí těchto médií tak, aby se zde vysílaly pouze provládní a prounijní názory, aby do těchto médií byly dominantně zvány pouze osoby zastávající souhlasné názory a zároveň tím byla omezována prezentace názorů opozice. Tímto způsobem chce Fialova koalice ovlivňovat i volby. Stejně tak je pro nás nepřijatelné navrhované omezení okruhu subjektů, které budou moci navrhovat členy mediálních rad, jedna organizace, které existují více než deset let.

Děkuji. Dobré poledne, vystřídali jsme se při řízení schůze. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Peštová. Paní poslankyně, prosím. Já děkuji za slovo, paní předsedající. Pan ministr vyzval, jestli sdílíme stejný názor, tak jelikož nikdo zatím tu odvahu neměl, tak já mám tu odvahu vám to říct, že ten názor sdílím.

A pokud neodpovíte tak, jak on chce, abyste odpověděl, tak vás neustále tlačí do té odpovědi, kterou on chce slyšet. Takže to je špatně. Takhle se prostě diskuse vést nemají. Já nevím, vidím kolegy tady sedět, doufám, že třeba budou reagovat taky, v každém případě to je můj osobní názor, a nejenom můj, ale i mého okolí.

Já si názory chci dělat sama.

Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Nacher a připraví se paní poslankyně Balaštíková. Děkuji, paní místopředsedkyně. to si myslím, že nereagovalo na průběh debaty. A teď bych reagoval a odpověděl panu ministrovi kultury, jakkoliv zase uhýbáme od toho hlavního, což je novela zákona o České televizi a o Českém rozhlasu. Já mu odpovím protiotázkou. Jestli si myslí, že je úplně v pořádku, aby některé pořady v České televizi byly tak jednostranně zaměřené, jak jsou teď dle všech různých analýz, statistik a podobně?

Tohle já považuji právě za ovlivňování, za ovlivňování, prostě jsem byl chycen s kamerou a ten názor už je dopředu daný a já pouze naplňuji ten obsah toho, jakkoliv jsem říkal něco jiného, nehodilo se to, vzala se tam jenom část věty bez jakéhokoliv kontextu. Já osobně ty příklady, pane ministře, mám, že když jsem vystupoval jako poslanec vládní koalice, tak jsem pochopil tlak toho moderátora, protože tam je někdo, kdo nese zodpovědnost. Když jsem tam jako opoziční poslanec, tak by se to mělo vyměnit a mělo by to být vůči tomu koaličnímu poslanci.

Děkuji. A další s přihláškou paní poslankyně Balaštíková.

Já se opravdu musím smát.

Nic víc. A za to se novináři zlobili. Protože jsem se možná trefila do černého?

A to je všechno. Také děkuji za dodržení času. Nikoho dalšího s faktickou poznámkou neeviduji, tak se vracíme do obecné rozpravy a na řadě je pan poslanec Foldyna. Pane poslanče, prosím.

Takhle by se daly nazvat některé diskusní příspěvky, které mají vysvětlit, proč ta novela obsahuje to či ono. Když se podíváme na § 4 odst. 1, zvýšení počtu členů Rady České televize z 15 na 18, to vysvětlení, které tady různě podávali kolegové, je velmi diskutabilní. Kromě zvýšení finančních nákladů na provoz Rady České televize z toho vůbec není jasné, jak by to mělo změnit a zlepšit práci České televize. Když se podíváme v § 4 na odst. 2 Poslanecká sněmovna a Senát volí členy rady z kandidátů navržených právnickými osobami, od jejichž vzniku uplynulo v době podání návrhu alespoň 10 let a které představují kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národní zájmy. No to je takové vznešené. Akorát ta otázka, není důvod se domnívat, že právnická osoba stará deset let představuje ty kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národní zájmy lépe či více než právnická osoba, která je stará jenom osm let nebo sedm let nebo pět let.